Než mu dám slovo, je zde omluvenka. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já se obávám, že dnes večer už se nic nového nedozvíme.

Děkuji za pozornost. Já také děkuji. Já vás odhlásím. Přihlaste se prosím znovu svými kartami. Až se nám počet ustálí, zahájíme hlasování. Vypadá to, že jsme všichni. Budeme hlasovat o vyřazení všech zbývajících bodů z této schůze. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tento bod je tímto přerušen a vyřazen spolu se všemi ostatními body. Schůze tedy končí, protože byl projednán pořad.